Jaké jsou tady nejasnosti?

Chceme, aby si polepšili nejenom lidé se zdravotním postižením, ale i jejich pečovatelé, kterým musím zopakovat patří velké poděkování nás všech. Nakonec jenom shrnu, co považujeme za systémovou změnu v této oblasti, protože to opravdu není jednoduché a triviální. Zaprvé je to změna v systému posudkové služby.

To si taky musíme přiznat.

Protože tady se bavíme o vysokých částkách.

Část přiznává zdravotnictví, část oblast práce a sociálních věcí.

Není to jasné.

U zimní obuvi je nárok na jedny boty za tři roky.

Když to řeknu zajištění a jasné financování sociálních služeb. Na tom se určitě shodneme. Ale když debatujete s poskytovateli sociálních služeb, tak se jako státu, proto říkám nám všem, nedaří, aby ti, kteří sociální služby poskytují, měli pocit, že je to jasné, předvídatelné a že náklady mohou minimálně střednědobě plánovat rozvoj a udržení sociálních služeb, které poskytují. A poslední součástí té systémové změny by měla být změna systému úhrad v sociální oblasti jak pro ambulantní, tak pro pobytové, tak pro terénní služby. Neustále se dohadujeme o zvýšení platů, ale zapomínáme, že v této oblasti jsou taky mzdy.

To jsou základní body... Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda dokončit svoje vystoupení. To jsou základní body, na kterých by měla stát systémová změna v sociálních službách.

Pokud ne, tak je mi to líto, ale možná se připojíme ke stanovisku vlády, které máme všichni k dispozici. Ten návrh, tak jak je v tom tisku 160, řeší pouze dílčí část. A my si myslíme, že bychom měli mít větší ambici. A říkám, není jednoduché v tak citlivé oblasti a ve věcech, kde se shodujeme, že příspěvek ve čtvrtém stupni závislosti bychom měli zvýšit, říkat tady kritická slova. A říkám, my jsme připraveni dát do té debaty naše odborníky, naše lidi, kteří se tím dlouhodobě zabývají, a hledat spolu s vládou, případně se skupinou senátorů řešení, které bychom mohli uplatnit i ještě v rámci projednávání tohoto tisku. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Richterová a pan poslanec Sklenák v tomto pořadí. Pan poslanec Foldyna má slovo. Děkuju, pane předsedající, děkuju za slovo. Chtěl bych i panu Stanjurovi poděkovat. Jsem velmi rád i za tu chvíli, kdy jsem tady konzultoval celou řadu věcí. Napříč politickým spektrem se shodujeme na tom, že je potřeba věci změnit, že je potřeba ty věci dofinancovat. Jsem přesvědčen, že ten zákon tady projde, neboť jsem neslyšel nějaké zásadní výtky. To důležité, co je, je určitý čas, nebo rychlost pro ty lidi, kteří na ty peníze čekají.

Potud moje poznámka v této chvíli. Děkuju. Děkuji. Zaznamenal jsem váš návrh na zkrácení lhůty o třicet dní, se kterým se potom vyrovnáme hlasováním.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Velmi pozorně jsem poslouchala pana kolegu Stanjuru a dvakrát řekl, že podobně jako pečující platíme jako zaměstnance pěstouny.

Děkuji. Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou.